Jestliže tomu tak není, rozpravu končím. Pan ministr ho v podstatě teď měl. Pan zpravodaj nemá zájem.

Konstatuji, že v rozpravě nezazněl ani návrh na vrácení ani návrh na zamítnutí. Nejprve rozhodneme o výboru garančním. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na garanční výbor.

Přistoupíme k hlasování.

Budeme hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru. Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru k projednání. A tady už se nám hlásí pan poslanec Vácha. Děkuji za slovo.

Žádný další návrh jsem nezaznamenal. Budeme hlasovat tedy o přikázání dalšímu výboru tak, jak jej přednesl pan poslanec Vácha. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Dále v obecné rozpravě padl návrh, abychom zkrátili lhůtu pro projednání na 30 dnů, to znamená o 30 dnů na 30 dnů. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.